Závist, a to je další věc, samozřejmě funguje mezi lidmi.

Ale my to tak nemáme.

Tedy, paní předsedající, prosím, kdybyste si poznamenala zařazení nového bodu Zdravotnická záchranná služba České republiky, diskuse nad tímto tématem. A já nechci, nechci nikam pevně. Jenom zařadit. A možná po poradě s panem ministrem on sám řekne, jestli to chce tam či onde, a třeba koalice mu vyjde vstříc. Také děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Již dlouhé měsíce se lidé potýkají s nedostatkem základních léčiv a musejí objíždět několik lékáren často i desítky kilometrů od sebe. Poslanci SPD toto téma zařadili do svých interpelací na ministra zdravotnictví, tento týden ale interpelace nejsou a já si myslím, že je to tak závažné téma, že je potřeba se o něm bavit tady na plénu Sněmovny na řádné schůzi.

Proto bych chtěla tento bod zařadit jako bod číslo 1 na dnešní jednání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, vážený pane ministře, mám také návrh na zařazení nového bodu programu a ten bod by se jmenoval Diskuse k návrhu nařízení Evropské unie evropský prostor pro zdravotní data. Já už jsem to tady zmiňoval ve svém posledním projevu. Reagoval tady na to i pan ministr zdravotnictví Válek, který řekl něco v tom smyslu, že je to návrh, což je pravda, že to není ještě hotové dílo, ale já bych upozornil na to, že to je nařízení Evropské unie, takže si myslím, že je nejvyšší čas, abychom o tom začali diskutovat, abychom případně poukázali i na nedostatky tohoto nařízení. Ten můj to, co tady budu říkat ten text je poměrně hutný a náročný k pochopení, vyskytuje se v něm mnoho složitých pojmů. Já se budu některé snažit vysvětlit, nicméně vycházím z toho nařízení Evropské unie, kde jsou ty pojmy podobně používány. Evropský prostor pro zdravotní...

Má sloužit ke sdílení všech zdravotnických dat v rámci České republiky, ale také v celoevropském prostoru, a to nejen mezi zdravotnickými zařízeními, ale i pro použití regulatorních orgánů státních, evropských a také pro výzkumné týmy u nás, v Evropě, ale i ve světě. Vše má vést ke zlepšení zdravotní péče o pacienty a vývoji nových léčebných metod na základě zpracování těchto dat prostředky umělé inteligence při údajném zachování bezpečnosti těchto dat. Já to tady zmíním, čeho se to týká, tak dávejte pozor.